Pro nás, pro hnutí ANO, je samozřejmě důležité, že tady tohle opatření reflektuje aktuální nepříznivou ekonomickou situaci plátců, že bude znamenat faktickou pomoc ještě v letošním roce.

Děkuji. Nikoliv, v tom případě končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Pane zpravodaji? Není.

Budeme hlasovat. Nikoliv. Zahajuji hlasování.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nevidím.

Táži se, kdo je pro?

Výsledek: přijato.